Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 55. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Nyní bychom přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, aby ověřovateli této schůze byli paní poslankyně Jana Hnyková a pan poslanec Jiří Petrů. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh? Pokud jiné návrhy nejsou, tak budeme hlasovat.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování číslo 1. Přihlášeno je 103, pro 91, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli této schůze určili paní poslankyni Hnykovou a pana poslance Petrů.

Z členů vlády se omlouvají: pan ministr financí Andrej Babiš rodinné důvody, pan ministr Ludvík pracovní důvody, pan ministr Pelikán pracovní důvody a paní ministryně Valachová do 15.30 rovněž pracovní důvody. Tolik omluvy. A nyní bychom přistoupili ke stanovení pořadu 55. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.

Jsou to všechno materiály pana ministra financí.

Vzhledem k tomu, že na program 55. schůze je zařazena pouze jedna odpověď na písemnou interpelaci, vzniká tak prostor pro projednávání dalších bodů schůze.

Tolik tedy návrh z grémia. Kolegyně, kolegové, já vás prosím o klid. Ještě přečtu omluvu pana ministra vnitra, který se omlouvá dnes od 14. hodin do konce jednacího dne z důvodu naléhavých pracovních povinností. A budeme pokračovat přihláškami k pořadu schůze. Nevidím žádné přednostní právo. V tom případě prosím pana poslance Okamuru a připraví se pan poslanec Vilímec. Pane předsedo Miholo, to je žádost o přednostní právo? Do pořadí, dobrá. Prosím, pane poslanče Okamuro, máte slovo. Ještě jednou prosím sněmovnu o klid!

Všichni víme, že jste obelhali voliče mnoha a mnoha sliby, které jste za dobu vašeho vládnutí nesplnili Kolegyně, kolegové, znovu a důrazně vás žádám o klid. Pokud chcete debatovat, tak prosím mimo jednací sál. Všichni víme, že jste obelhali voliče mnoha a mnoha sliby, které jste za dobu vašeho vládnutí nesplnili a už ani do voleb nesplníte. Nevyřešili jste problematiku exekucí ani lichvy. Úplně jste se vykašlali na důchodovou reformu, tak aby měli senioři konečně důstojné důchody. Obelhali jste voliče slibem, že budete řešit církevní restituce. Obelhali jste mladé rodiny s dětmi, jelikož jejich podpora je nadále minimální, takže se mladé rodiny nadále bojí mít více dětí. Místo toho přijímáte do České republiky natrvalo muslimské, arabské a africké migranty. Výsledkem vaší politiky je to, že na vánočních trzích a v nákupních centrech pochodují policisté a vojáci se samopaly. Obelhali jste také živnostníky a podnikatele, kdy za vaší vlády neuvěřitelně narostla byrokracie. Zákon o referendu je opravdu nutností. A není to jen v zájmu občanů nebo nás v našem hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, kteří prosazujeme demokracii. Je to přeci i v zájmu vás, kteří demokracií opovrhujete. Alespoň před volbami se přece tváříte, že své sliby voličům myslíte vážně. Dámy a pánové, prosím, zkuste se alespoň trochu přemoci. A když už jste před třemi lety občanům zákon o referendu ve vládním prohlášení slíbili ve vašem vládním prohlášení , a to dokonce v prohlášení vlády i v koaliční smlouvě, zkuste alespoň imitovat snahu, že svůj slib míníte dodržet.